Říká: Je to lež.

No umíte si představit, že já bych někomu telefonoval? Takže ne. Nikomu jsem ne. Tak není tohle ovlivňování? Tak mi řekněte, kdy já jsem zneužil politickou moc. Ministr to popírá. Vyhrožoval vyšetřovateli, který má na starost případ jeho stranické kolegyně Vlasty Parkanové. A řekl mu, že u policie skončil. Slyšeli jste někdy, že já bych někomu vyhrožoval? Že jsem zneužil moji pozici ministra financí nebo místopředsedy vlády? Nikdy! Takže prosím vás, byl bych strašně rád, kdybyste přestali tady o mně říkat věci, které nejsou pravda. Nejsou pravda. A já to zásadně odmítám. Zásadně to odmítám. Takže já nerozumím tomu, že vláda, která vládla tři a půl roku, má premiéra, který zničí její práci. Jaký mocenský pakt? Vždyť pan prezident měl na policejní reformu, když pan ministr vnitra zlikvidoval ten útvar Šlachty, jiný názor než já. Jiný názor. Takže mocenský pakt žádný není. Teď je mocenský pakt pana Kalouska s panem premiérem na odstranění Babiše. A já nevím, proč to je. Proč?

Taky jsem se neptal proč. A já znovu opakuji, že mám svoji politickou kariéru čistou. Takže já tuhle kampaň, kterou jste připravili a je mi to strašně líto, že byla poškozena vláda, že občané mají z toho strašně zlý pocit. A já můžu říct, že jsem na všechno odpověděl, není nejmenší důvod, abych rezignoval, a nebudu rezignovat. Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat!

Že by někdo upravoval rozhovor a dával pryč nějaká jména? No nikdy se to nestalo! Takže já to zásadně odmítám! Jakou mám politickou moc? Nejsem jako vy. Tak já chci, abyste přestali lhát. Dluhopisy? Že mě někdo vyšetřuje?

Asi byste ho chtěli úkolovat. Takže to odmítám. Neexistuje žádná věc, pro kterou bych měl rezignovat. A samozřejmě my jednáme v rámci koalice. Uvidíme, jak to dopadne. Já rozumím tomu, že Ústava je nad koaliční smlouvu.

Takže samozřejmě očekávám, že tady zazní zase, jaké jsem já nebezpečí demokracie. Naše hnutí? Ano, je demokratické. To je důkaz i to, že jsem, například jak volíme kandidátky. Já jsem ohrožení vašeho zkorumpovaného systému, který jste tady vybudovali za 26 let a proti kterému budu dál bojovat. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, i já budu proti té korupční hydře bojovat, co budu schopen. Například návrhem plošného zákona o majetkových přiznáních, který sem znovu a znovu budeme my komunisté nosit, a budeme přicházet s tím, aby každý, kdo jde do politiky či do jiné veřejné funkce, složil svoje účty, ukázal svoje účty a rovněž při odchodu. Možná, kdybychom v té době, když to tady bylo začátkem tohoto volebního období námi předloženo, více přemýšleli dopředu a přece jenom ty principy plošných majetkových přiznání přijali do našeho právního řádu, nemuseli jsme tady dnes sedět.

Slyšel jsem a bylo to velmi závažné co tady předřečníci říkali.

Mě zejména zaujalo vedle těch dalších závažných sdělení ono tvrzení o nejúspěšnější vládě. A tak se v souladu s tím, co jsme zde už v lednu říkali, ptám, co tato tzv. nejúspěšnější vláda už řadu měsíců dělá pro občany?

Co se od té doby, co v lednu jsme zde poprvé žádali, aby tato vláda skončila a byla nahrazena novým rozdáním karet tehdy ještě v možných předčasných volbách, stalo? Které zákony byly přijaty, důležité pro občany? Ať už sociální, ať už třeba o exekucích, ať už třeba o tom, co skutečně pálí a zajímá občany. Já mám pocit, že toho moc nebylo.